Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednání dalšího návrhu. Děkuji. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 799/6. Vítám mezi námi předsedu Senátu Miloše Vystrčila a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o klid, ať můžeme projednávat v důstojném prostředí tento návrh. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Jedná se o významný zákon, který byl dlouho diskutován, a to jak v přípravné fázi, tak v Poslanecké sněmovně, tak nakonec i v Senátu. Zavádí se celá řada opatření, ukotvuje se zprostředkování v energetice jako podnikatelská činnost, která se bude moci vykonávat pouze na základě oprávnění od ERÚ, Energetického regulačního úřadu to je do značné míry revoluční věc. ERÚ bude mít možnost odejmout v oprávněném případě, že zprostředkovatel bude vykonávat činnost v rozporu se zákonem. Nicméně zavádí se celá řada dalších opatření, které dále posilují ochranu spotřebitele v oblasti smluv s dodavateli energie, jejich ukončování, oblasti informovanosti spotřebitele a tak dále.

Musím říct, že proběhla opravdu velká diskuse za účasti odborníků z Ministerstva průmyslu, všech zájmových uskupení, a ta ve finále mimo jiné vedla i k pozměňovacímu návrhu pana předsedy Senátu Vystrčila, který navrhl úpravy v části zákona týkající se ochrany spotřebitele.

Na druhou stranu musím říct, že návrhy, které byly nakonec domluveny v Senátu, jsou návrhy, které nejsou špatné.

Takže já toto slovo dodržím.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.